To znamená, tentokrát hlasujeme o tom, že by to byl druhý bod bloku prvních čtení. Zahajuji hlasování. Kdo je pro tento návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jako třetí bod bychom hlasovali bod číslo 50, sněmovní tisk 68, zařadit jako třetí bod bloku prvních čtení. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Návrh byl přijat.

Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat. Vypořádali jsme všechny návrhy, které zazněly od pana předsedy Výborného, to znamená, všech těchto pět bodů je zařazeno pevně v bloku prvních čtení. Poslední návrh, který dnes zazněl k pořadu schůze, byl návrh od paní poslankyně Válkové. Nicméně vzhledem k tomu, že podmínka zařazení bodu nebyla splněna, nebyla prohlasována, tak tento návrh je nehlasovatelný. Tím jsme se tedy vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze.

Omlouvám se za to. Hlásil se ještě s přednostním právem pan předseda Fiala? To bylo právě upozornění na to. Děkuji za upozornění pány předsedy, omlouvám se za to, a budeme tedy hlasovat.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? V hlasování číslo 12 je přihlášeno 188 poslanců a pro bylo 101 z nich. Návrh byl přijat.

Nicméně vypořádali jsme skutečně všechny návrhy na změnu pořadu. A nyní budeme tedy hlasovat o celém návrhu pořadu 6. schůze Poslanecké sněmovny, jak byl písemně předložen a upraven právě schválenými pozměňovacími návrhy. Dávám tedy hlasovat o pořadu schůze. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

V hlasování číslo 13 bylo přihlášeno 188 poslankyň a poslanců, pro 103 přítomných. Návrh pořadu schůze tímto byl schválen.